Takže bych byla velmi ráda, kdyby všechno se řešilo opravdu pro všechny.

Za prvé další, jak by byl řešen, a opravdu to nevím, ptám se, pacient, který přichází, nezdá se nám nic akutního, ale ono se z něj stane to, čemu říkáme v medicíně milionový pacient, prostě jeho nemoc bude taková, že jakmile ji začneme léčit, dostáváme se do situace, kdy to léčení je opravdu tak drahé a já se ptám, tam nenacházím odpověď, tam prostě jsem nenašla odpověď.

Já to jenom nevím, čili to je další věc, kterou bych chtěla říci.